Návrh byl zamítnut.

Ptám se, kdo jste pro? Kdo je proti?

Podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze, zařazení nových bodů a podobně. Takže můžeme přistoupit k hlasování pořadu schůze jako celku. Zahajuji hlasování o pořadu schůze.

V hlasování číslo 73 přihlášeno 170 přítomných, pro 101, proti 18, návrh pořadu schůze byl schválen. Já nejdříve ještě přečtu jednu omluvu a eviduji přihlášku.

Nyní se hlásí s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Není určitě pochyb o tom, kdy jsme slyšeli, co které jednotlivé body obsahují, že se jedná o body, které se týkají občanů, týkají se firem a týkají se aktuálních problémů.

Ale tady byly další zajímavé návrhy.

A jak hlasovali pražští zastupitelé? Tak si to připomeňme. Pražští zastupitelé z řad pětikoalice hlasovali proti. Sociální služby.

Já budu pořád připomínat, pane poslanče Kaňkovský, naše minulé volební období, kdy jste byli schopni kvůli 200 milionům, nebo sto, 200 milionům na dofinancování sociálních služeb svolávat mimořádné schůze. A najednou nám nevadí, že tam chybí přes jednu miliardu, že ty 3,2 miliardy ještě vůbec nedostali, že prostě hrozí, a mám teď velice mnoho informací z Moravskoslezského kraje, že tam hrozí i zavírání sociálních služeb. Takže abychom si prostě řekli, jak ty věci stojí. Já jsem navrhla, ať se tady projednává vystoupení pana ministra spravedlnosti, pana Blažka. Já jsem ho ocenila, jeho vystoupení. On tu vystoupil velmi věcně, velmi korektně a řekl prostě, že ano, je to problém, že on je také mezi lidmi, také slyší, že si stěžují na energie, že se s tím prostě musí něco dělat, že prostě jako právník se musí hledat cesta, a ne aby slyšel neustále od svých kolegů, že to nejde, a že prostě jinak dojde k velice velkým sociálním nepokojům, a řekl, že může být ohrožena i politická stabilita. Řekla jsem jenom škoda, že nevystoupil s takovýmto vystoupením pan premiér nebo některý z ekonomických ministrů, třeba pan ministr Síkela nebo pan ministr Stanjura, toho tady dnes ani nevidím. A že doufám, že bude mít tu sílu, aby tento svůj názor prosadil na vládě, protože bezesporu je členem vlády. Je ministrem spravedlnosti.

Takže my posloucháme dlouhé měsíce, týdny a měsíce od pětikoalice, že to nejde, že to prostě je špatná cesta, abychom se dneska dočetli, že pan premiér zvažuje a uvažuje o tom a začínají na tom pracovat, že by došlo k zastropování energií.

Děkuji za slovo. Samozřejmě my jsme navrhovali spoustu návrhů, které se týkají také energetické krize, které se týkají sociálních věcí, chceme dát peníze lidem, chceme prostě upozornit vládu na to, že energetická krize je nezvládnutá a že hrozí hluboká destrukce českého hospodářství, průmyslu a zemědělství, že se lidé, občané České republiky, dostanou do téměř neřešitelných problémů. Samozřejmě všechny naše návrhy byly zamítnuty, ani jeden se nepromítl do programu této schůze a vlastně zůstává na té schůzi jeden z hlavních bodů a to je, že chceme vzít 14 miliard ze zdravotnictví, protože je potřebujeme dát někam jinam, třeba na stíhačky nebo na něco jiného. Takže hnutí SPD hlasovalo proti programu, proti schválení programu této schůze, protože tam není nic, co by občanům České republiky v současné době pomohlo. Je to první setkání Poslanecké sněmovny po dlouhých vládních prázdninách. Mysleli jsme, že vláda prostě za tu dobu už bude mít nachystaná nějaká řešení. Vidíme, že nemá nachystaná žádná, a je to velká škoda pro celou Českou republiku. Já to zakončím jednou větou, kterou teď říkám, že bohužel Česká republika si bude muset sáhnout na úplné dno, ale mám pocit, že to pro české občany je příliš krutá zkušenost.

Děkuji za slovo. Já jsem se hlásil také s přednostním právem, abych na to krátce reagoval. Dneska jsme se tady sešli a někteří z nás vstávali brzo ráno.

A teď konkrétně sbíráme peníze, které mohou pomoci lidem, a potřebujeme je, abychom tu pomoc mohli vyplácet. A ta druhá věc, kterou navrhujeme, je, že se staráme o bezpečnostní situaci v Evropě. Schvalujeme, aby byly další členské státy, potřebujeme spolupracovat v Evropě na bezpečnosti a to není žádný bod, jak to říká SPD, něco, co by bylo zbytečné nebo k čemu by nemělo smysl jednat. Ten program byl oznámen předem, byl oznámen řádně. A teď akorát co vy jste tady předvedli, že jste celý jednací den, deset jednacích hodin jste tady vyblokovali nějakým politickým divadýlkem. To je naprosté pohrdání Poslaneckou sněmovnou a tím, že máme mít předvídatelný program, aby občané věděli, co se projednává, a mohli to sledovat.